Ale nicméně každá bioplynová stanice vede ke snižování objemu skleníkových plynů.

A co by se stalo?

Tato krize energetiky se přenesla do ekonomiky, do zemědělství, do potravinářství, do průmyslu.

A odpověď je: zatím ne. A ptám se: proč ne?

Pan ministr financí nám patrně dokázat, že uspoří všechno za každou cenu, a tak nám vyluxuje účty přes zvýšené ceny a vyšší spotřební daně, vysaje peněženky střední třídě, nízkopříjmové skupině pan ministr práce a sociálních věcí rozdá žebračenky a závěrem roku se dozvíme jediné: rozpočet se stejně nedodržel, střední třída doplní nízkopříjmovou, ta se nám rozroste do obludných rozměrů, řada firem tu již nebude.

A proč vláda České republiky nechce zrušit vazbu na lipskou burzu, když EU zcela jednoznačně deformuje ceny plynu i elektřiny na burzách?

Proč naše vláda zakazuje dezinformační weby? Ale podle mě sama dezinformace šíří.

Musím říct jedno jediné. Myslím si, že Evropská unie nám nepomůže.